86.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji za slovo.

V podstatě jde o velmi dílčí úpravu zákona o dani z přidané hodnoty, kdy sledujeme cíl, aby v přílohách tohoto zákona, které definují zařazení jednotlivých komodit do základní snížené nebo druhé snížené sazby, aby se posunul do té sníženější sazby, tedy laicky řečeno desetiprocentní, komodita, která se zove noviny a časopisy. Zdůvodnění je velmi jednoduché, protože na trhu těchto tiskovin dlouhodobě dochází k výraznému propadu a tento propad není zrovna kompenzován, nebo ze značné části není kompenzován nárůstem elektronických médií. Víte, že řada novin má své digitální verze.

Není divu, ono to není jenom přesunem zájmu z jednoho typu mediálního prostředku k jinému, ale souvisí to i s tím, že rostou ceny.

Řeklo by se maličkost, ale pro řadu subjektů na trhu je to podstatná věc, a je šance, že se to projeví i v konečné ceně pro uživatele, tedy nejen že se bude moci více nadechnout výrobce toho média, ale že uživatel si ho bude moci pořídit za méně rostoucí, nebo dokonce mírně nižší cenu. Pochopitelně byste se zeptali, do jaké míry tento návrh má nějaký zásadnější dopad do veřejných financí. S ohledem na to, že jak cenová elasticita, tak změny v poptávce asi nebudou příliš výrazné, tak dopad do státního rozpočtu je opravdu marginální. A přiznávám, že naším motivem není snad stabilizovat či lépe zbilancovat veřejné finance, ale skutečně se zaměřit na to, aby lidé měli šanci si počíst z různých titulů, aby nemusely končit jeden za druhým. Takže to je naše hlavní ambice.

To já pochopitelně přiznávám.

Samozřejmě záleží na vašem uvážení.

Myslím si, že to vcelku technická úprava je, pokud dáte souhlas s logikou a obsahem toho návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Předkladatel i požaduje, aby to bylo schváleno v prvém čtení podle § 90, samozřejmě pokud nebude vysloveno veto. Uvádí asi 450 milionů, což je částka, dá se říci, rozpočtově marginální opravdu, i když pro někoho možná velká, ale rozpočtově opravdu marginální.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

Vládní koalice si ji prosadila. Já se osobně domnívám, že to nepřinese nic dobrého našemu daňovému systému.

Je to velmi špatně. Já osobně s tím mám velký problém.